Možná by bylo fajn, kdybychom tady všichni třeba do konce ještě volebního období ukázali svá daňová přiznání za posledních dvacet let, tak jak to udělal pan Babiš. Ještě mi dovolte použít pár citací z této knihy, tak jak si kolega Kalousek představuje demokracii. Jsou to citace, které nás všechny pobaví: Je léto roku 2011.

Novináři znají konkrétní případy, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce, i když za dotaci padly pravomocné tresty pro úvěrový podvod a úplatkářství.

Čili ještě jednou, kolega Kalousek cituje: Jedna malá zrůdička jménem Kala se rozhodla z toho asi před 14 dny udělat mediální kauzu, jak ten zločinný Kalousek odpustil 31 miliard. To, co dělá mimořádně bolševický exposlanec ČSSD Kala, považuji za nehoráznost.

Nicméně mám tady ještě dvě věci, kdy také tady zaznělo v tom našem politickém éteru na adresu pana prezidenta policejního Lessyho, ať jde šlapat chodník na Ostravsko.

Já bych oživil paměť některým kolegům, kteří tady seděli: Je to bezprecedentní manipulace s trestním řízením.

Tolik jenom velmi stručně k tomu bodu daňové podvody ministra financí Kalouska. Protože bohužel se nepodařilo ten bod posunout na 17. hodinu, jak jsem prosil Poslaneckou sněmovnu, tak bych přečetl písemné stanovisko k těm konkrétním věcem, které tady zazněly ze strany pana kolegy Kalouska, když navrhoval vlastně včera tento bod na program.

Za prvé.

To je citace z toho včerejšího vystoupení. No ale to je naprostý nesmysl, že by si firma mohla snížit daňový základ o hodnotu nakoupené společnosti. Nevím, co je horší za prvé, že to bývalý mnoholetý ministr financí neví, anebo že úmyslně lže. Pokud by vás zajímalo, proč si není možné o cenu nakoupených akcií snížit základ daně, stačí se podívat do zákona o daních z příjmů do § 25. Za druhé. Jako jediný politik v České republice jsem zveřejnil daňová přiznání za posledních dvacet let. Já skutečně nemám co skrývat. Za třetí. Za čtvrté. Je to další lež. Za páté. Dluhopisy byly vydány v roce 2012 po úspěšné propagační akci Ministerstva financí pod vedením mnohaletého ministra financí. V tento rok byly vydány stovky emisí v celkové hodnotě stovek miliard korun. Každý se může podívat do registru těchto dluhopisů, kde byly úrokové sazby i 18 %. Za šesté. Možná by mnoholetý ministr financí mohl vysvětlit, proč když držím sto dluhopisů v nominále jedna koruna a jeden dluhopis v nominále sto korun, platím jinou daň. Tímto nesmyslným pravidlem a jeho autorem bychom se konečně měli začít zabývat. Pokud zákon takové pravidlo obsahuje, emitenti dluhopisů ho samozřejmě využijí. V roce 2012 nebyl u desetiletých korporátních dluhopisů úrok ve výši 6 % neuvěřitelně vysoký a netržní. To pochopí každý no, každý ne, ale ten, kdo o financích něco ví. Měl by to pochopit i bývalý ministr financí. Za osmé. Tržní výše úroků byla navíc ověřena znalcem. Agrofert jsem roky vlastnil transparentně jako fyzická osoba. Žádný Kypr, Holandsko, různé ostrovy jako kamarádi mnoholetého ministra financí. Nyní vlastní Agrofert Český svěřenecký fond. Nikdy jsem se neskrýval za nepřehledné zahraniční struktury, nemám k tomu žádný důvod. Za desáté a úplně na závěr. Všechno je veřejné a transparentní. První věc, kterou jsem proto jako ministr financí zavedl, bylo právě hlášení příjmů osvobozených od daně správci daně, pokud přesahují pět milionů korun. Možná proto se dneska někteří potrefení ozývají. Já jenom k tomu ještě poslední poznámku na závěr. Už to tady padlo z úst pana ministra financí.

Tolik stanovisko pana ministra financí, které jsem zde přednesl. Děkuji za pozornost.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 Budeme pokračovat v otevřené rozpravě.